Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Stanislav Huml a zpravodaj garančního výboru poslanec Karel Rais. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Dobrý den. Zopakuji to, co jsem říkal včera. Tento zákon bude velmi krátký, velmi stručný.

My jsme ten stav vrátili jenom před ten rok 2010, krize pominula.

Bude to velmi krátké. Já vám děkuji. Pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo. Zavádí se výjimka.

V rámci odstraňování celé řady výjimek byla odstraněna i tato výjimka a vy teď chcete zavést novou výjimku. Jenom chci, abyste věděli, že zavádíte výjimku a že výjimka pro jednoho je samozřejmě diskriminace pro ty všechny ostatní.

A teď si řekněme ty tři instrumenty, které byly aplikovány. Byla zavedena solidární přirážka, chceteli, druhá sazba, po přechodnou dobu tří let.

Co jste udělali? Když jste převzali většinu v Poslanecké sněmovně, tak jste zrušili přechodné období na tu druhou sazbu a ponechali jste ji navždy. Zrušili jste přechodné období na zvýšení DPH a lidem jste ty peníze nevrátili. A teď to chcete vrátit jenom těm ozbrojeným složkám. To je prosím nefér. To je diskriminace všech těch ostatních, kterým jste ty peníze měli vrátit, protože už to platilo v zákoně. Vy jste ten zákon zrušili, abyste lidem ty peníze vrátit nemuseli, a teď je vracíte jenom ozbrojeným složkám. My bychom to rádi podpořili v okamžiku, kdybyste ty peníze chtěli vrátit všem. V okamžiku, kdy to vracíte jenom jedné jediné úzké skupině, chápeme to jako diskriminační a podpořit to nemůžeme. Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím. Já se domnívám, že to, co říkal předřečník, není tak úplně pravda, protože historicky zasahujeme do roku 2002, kdy tady mám uvedeno, že povahou výsluhového příspěvku se zabýval i Evropský soud pro lidská práva v případě Bucheň versus Česká republika. Je to rozsudek z listopadu roku 2002. Dle rozsudku je výsluhový příspěvek majetkové právo, které nesmí být omezováno ani kráceno.

Děkuji. Pan předseda Kalousek. Samozřejmě že příslušníci ozbrojených sborů Československé socialistické republiky tento instrument daly Ústavnímu soudu a Ústavní soud jim nevyhověl. Děkuji. Pan zpravodaj.

Prosím, pan předseda Kalousek.

A nebyl daněn proto, že v tom zákoně dostal výjimku, a vy teď tu výjimku znovu zavádíte.

A tihle to dostanou, všichni ostatní ne. To je diskriminace! Děkuji. Nyní pan předkladatel se hlásí do rozpravy. Prosím.

Na Slovensku je výsluhový příspěvek chápán jako sociální dávka.

Je to protikorupční opatření, které v rámci toho, že člověk, který po dvaceti letech služby má vizi toho, že může dostat výsluhový příspěvek, nepáchá trestné činy, protože se nenechá uplatit, protože by přišel o výsluhy.

Nic víc, nic míň. Protože sociální dávky se také nedaní, důchody se také nedaní. Nezlobte se na mě, ale takhle to vnímá drtivá většina těch lidí, kteří o těch patnáct procent přišli. A když jsme to schvalovali v roce 2010, byla krize a bylo řečeno, že to je na přechodnou dobu. Děkuji.